Děkuji.

To znamená, příčina je skutečně nedostatek dětí, které potom budou jako pracující odvádět příjmy.

To je jedna věc. Také byly sníženy odvody v minulých letech do penzijního systému. A třetí věc, která je, určitě by zásluhovost, která je daná tím, jaké máme odvody, měla být doplněna také tím, jak se podílíme na tom, jestli do systému přivádíme další plátce.

To znamená, tam ta jistota příliš není. Domnívám se, že možností je celá řada. Děkuji. Poprosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana ministra financí. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající.

A co se stalo?

Tak jsem to nechal být. Minulý rok jsme měli minus 40 a tento rok budeme trošku méně a příští rok bude 36. Takže jenom za tento rok to bude víc než 46 miliard.

Takže skoro máme třetinu.

Vy tady 20 let mluvíte o důchodové reformě. Taková, maková. Takže zatím je to jenom to, že buď budou peníze, nebo nebudou. Děkuji za dodržení časového limitu.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Cituji: